Paní ministryně, stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Dále tedy můžeme hlasovat bod D3 paní poslankyně Richterové. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Poslední návrh. Děkuji. Poslední je pozměňovací návrh pana poslance Chvojky, který upravuje jednotný informační systém práce a sociálních věcí.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy k hlasování. Je tomu tak, paní zpravodajko? Ano, je to přesně tak. Můžeme přikročit k hlasování o návrhu zákona jako celku.